Zavedení rovného důchodu na úrovni cca 30 % průměrného celostátního výdělku a vytvoření univerzálního sociálního důchodového pojištění, financovaného z pojistného.

Zde je k úvaze především aplikace liberálního a sociálnědemokratického přístupu v podobě zrušení fiskální podpory, kompenzovaného snížením dosavadní beztak vysoké sazby pojistného na důchodové pojištění. Obecně vzato si lze představit i sjednocení státní podpory a celého systému státní regulace, a to až po transformaci na systém fondového sociálního starobního pojištění s možností individuální alokace prostředků klientů i do soukromých penzijních fondů podle vzoru švédské prémiové penze.

Je účelné využít zahraniční zkušenosti, férově snížit státní důchod u těch, kteří budou aktivně trvat na pokračování účasti v tomto pilíři i za situace, že bude ukončeno poskytování státní podpory 3 % ze mzdy, a systém nechat samovolně vyhnít.

Zásadním přínosem této racionalizace by byl transparentní a srozumitelný penzijní systém a redukce pojistného na důchodové pojištění, vytvářející prostor pro snížení daňového zatížení práce, které nám důrazně a opakovaně doporučuje Evropská komise. Já jsem chtěl jenom informovat, že jak jsme byli vyzváni Ministerstvo financí a já osobně se tomu věnujeme už dlouhodobě. Přijdu a navrhnu nějaký nový systém, protože se tady dvacet let o něčem bavíme a stále máme deficit. Ve finále to bylo jednoduché buď budou peníze na penze, nebo nebudou. Určitě přijdeme s návrhem. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Pan ministr financí neuvedl autora té analýzy, a to není podstatné. Rovný důchod na úrovni zhruba 30 % současné mzdy je nepochybně řešením ke stabilizaci důchodového systému. Jenom si nejsem jist tou větou, že je to tak snadné.

Já se velmi těším na to, až to předložíte. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendu.

Dokud nenajdeme odvahu říci dnešní střední a mladé generaci, že mají tak málo dětí, že základní problém je přece v tom, že oni musí, nebo my musíme, já jsem ještě v tomto věku, zaplatit důchody svým rodičům a ještě si ušetřit na svoje, že jsou nejbohatší generací v dějinách České republiky, a to přes všechny řeči o spálené zemi, a že prostě takhle to být musí, jinak to znamená, že sem přivezeme, jak snil kdysi Vladimír Špidla, půl milionu nebo milion lidí buď z východu, nebo možná dneska jsou volně na jihu. Buď to přiznáme těm lidem na férovku, že prostě při dnešní natalitě není možné, aby neměli na své důchody našetřeno, a průběžný systém je nesmysl, nebo jim to nepřiznáme a budeme říkat tyto věty o racionalizaci a další a další věty. Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Pan kolega Kalousek nezklamal.

Myslím si, že strategie některých věcí, jako jsou důchody nebo energetika nebo dopravní infrastruktura, by se měla dělat na desítky let.

Možná by lidé chtěli slyšet, že se chceme na něčem domluvit.

Prosím pana poslance Kalouska s faktickou. Dovolávám se svědectví svých posluchačů a koneckonců i stenozáznamu. Já jsem naopak řekl, že s mnoha závěry té analýzy, jejíhož autora neznám, lze souhlasit a že je zcela nepochybné, že pokud dnes jsou průměrné důchody zhruba na 40 % průměrné mzdy, tak rovný důchod na úrovni 30 % průměrné mzdy, jak jste tady citoval, je nepochybně řešením deficitu na důchodovém účtu.

Nepochybně to je řešení. Snížení důchodů o 25 % je nepochybně řešení stávající situace. Jenom nevím, jak moc je politicky průchodné. Neřekl jsem nic víc, nic míň, a myslím si, že to byla velmi zdvořilá poznámka, která naopak ocenila relevanci vašich argumentů.